Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já mám otázku týkající se měnových operací Ministerstva financí.

To není malá částka.

Podle mediálního vyjádření zástupců Ministerstva financí bylo, že ministerstvo a stát tedy a daňový poplatník na této transakci ušetřili. Já to nechci nějak zpochybňovat. Nějaké zdůvodnění, na co konkrétně byly prostředky použity. A poslední, doplňující dotaz. Nákupy zprostředkovalo sedm finančních institucí. Jaký je tedy celkový náklad na tyto transakce, na těch 9 miliard korun, jestli tu informaci máte teď u sebe. Děkuji. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji za interpelaci, pane poslanče.

Takto bylo dosaženo okamžité hotovostní úspory státního rozpočtu v příslušných kapitolách státního rozpočtu. Od roku 2016, odkdy za tímto účelem Ministerstvo financí na spotovém trhu aktivně operuje, bylo dosaženo úspory na výdajích státního rozpočtu ve výši bezmála 100 milionů korun.

Je potřebné poznamenat, že

Děkuji, paní ministryně. Ano. Děkuji, paní ministryně.

Děkuji. Ano, děkuji.

To jsou pro mě strašně, velice bych řekla takové důležité faktory.

Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Vrecionová na pana ministra Miroslava Tomana.

Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo. Já jsem požádal paní ministryni, aby přišla na jednání podvýboru pro bydlení, které se uskutečnilo, a abychom si vyslechli informaci o tom, co se stalo na Ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti stavebního řízení, protože si myslím, že stavební řízení je v řadě případů připraveno na digitalizaci. A pouze ministerstvo může jakožto gestor stavebního zákona umožnit to, aby to konečně bylo plně elektronické. Bohužel jsem se setkal pouze s tím, že se vzala studie, která byla pět let stará, a zadalo se to nějaké firmě, aby to aktualizovala. A to podle mě svědčí o naprosto ledabylém přístupu Ministerstva pro místní rozvoj. Hnutí ANO je na Ministerstvu pro místní rozvoj už pět let. Pět let. A ty výsledky jsou prostě naprosto žalostné. Doplácí na to celý sektor bydlení, protože rostou ceny bydlení, stavební řízení je neuvěřitelně komplikováno.

Dobře, výhledově chceme udělat... Jedno místo s jedním razítkem. To je zcela správné.

Dalším přihlášeným v interpelacích je pan poslanec Dominik Feri na pana ministra Jana Hamáčka a má zájem načíst interpelaci. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně pár krátkých dotazů.

Komunální volby jsou volby specifické. Je to systém nesmírně složitý už jenom pro panašování, které je založeno na tom, že komunální volby jsou spíše o osobnostech než o politických stranách. To znamená, jestli ministerstvo připravilo nějaký instruktážní materiál, který rozšířilo mezi voliče, zejména tedy mezi mladé voliče. Předchozí ministr v tom udělal určitý pokrok. Podařilo se minimálně trochu odbourat tu nespravedlnost v podobě dvoukolových voleb a odměny za to druhé kolo.